Já to vidím jako velikánský problém a navrhuji tři alternativní řešení.

Pokud je zájem orgánů činných v trestním řízení vstoupit do objektu, kde se nacházejí, samozřejmě legálně, který je jako takový objekt vyhrazen, není to tak, že jsem si něco ukradl domů nebo že to najdu při náhodné prohlídce garáže nebo popelnice, ale kde se nacházejí legálně materiály charakteru tajné a přísně tajné, dokonce ne těch nižších kategorií, ale opravdu jen T a PT, pak je k takovému zákroku policejního orgánu zapotřebí souhlasu vrchního soudu.

Tak to prosím není žádná výtka vůči tomuto městu.

Pokud by náhodou došlo k situaci, že by takové návrhy nebyly přijaty, protože vím, že se proti nim zejména silně ohradila právě státní zastupitelství na ústavněprávním výboru i prostřednictvím ministra spravedlnosti, takže jsem vedl i nějakou komunikaci s Nejvyšším státním zastupitelstvím a předkládám případný třetí návrh, který by chránil fakticky přístup k těm utajovaným skutečnostem podle mého názoru mnohem slaběji, a nevytvářející tu skutečnou záruku, ale pokud by ty návrhy, které chrání objekty, nebyly náhodou přijaty, pak bych prosil, abychom hlasovali i o tom třetím alternativním návrhu. A tam ještě navrhnu, aby se hlasovalo zvlášť o bodech 1 a 4 a 6 a zvlášť o bodu 5, který nepokládám za nutný.

Za prvé si myslím, že to zdaleka takový problém není, protože těch situací, kdy je potřeba přijít do nějakého objektu, ve kterém se nalézají utajované skutečnosti charakteru tajné a přísně tajné, opravdu není moc a opravdu to nemají být situace, kdy si někdo jde zjišťovat, jestli byly správně fakturované nebo nefakturované faktury za benzín nebo za něco podobného.

Ale pokládám to za velmi zásadní, abychom takovou ochranu vytvořili, protože tady se střetávají opravdu dva klíčové státní zájmy. Na jednu stranu zájem na vyšetřování trestné činnosti, který já naprosto respektuji, ale současně zájem na ochraně utajovaných skutečností, které v řadě případů jsou a mohou být, a má to být v tom řízení před soudem, má to být posouzeno, protože jejich zájem v dané situaci státu je mnohem vyšší než zájem na řádném průběhu trestního řízení.

Takže jsem chtěl jenom krátce takhle představit návrhy, které přednesu v podrobné rozpravě, a velmi bych pak žádal Sněmovnu, aby o nich opravdu vážně přemýšlela.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Bendovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážené kolegyně, pane premiére, vážení kolegové, rád bych jen zopakoval některé základní věci, protože projednáváme důležitou legislativu, která byla zakotvena už v koaliční smlouvě, posléze ve vládním prohlášení jako reakce na poměrně vážné, nechci říct chronické, problémy, ale ne ojedinělé v našich zpravodajských službách. Zároveň zahrnula myslím rok a půl práce pracovní skupiny všech parlamentních stran, jejichž součástí byly konzultace všech zpravodajských služeb. Pokud se nepletu, všechny s návrhem vyslovily souhlas a považují ho za rozumný.

Ale rád bych apeloval na to, abychom v rámci tohoto volebního období ten krok udělali, protože skutečně by se tím řada problémů vyřešila a výkonnost služeb zlepšila. To, že jsou zapojené do mezinárodních výměn, spolupráce apod. a potřebují k tomu určité i nové prvky kontroly, je nesporné a neměli bychom to diskreditovat nějakou velmi ad hoc snahou to buď zastavit, nebo modifikovat, nebo něco podobného. Proto ta důkladná příprava.

To byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, omlouvám se, takže ještě faktická poznámka pana poslance Bendy. Vážený pane místopředsedo, jen jsem chtěl zareagovat na otázku, kterou položil pan kolega Gabal. Já nevidím nikomu do hlavy.